Trošičku polemiku bych asi vedla nad tím, že náhradní termín pohovoru pro omluvené žadatele jen se souhlasem služebního orgánu. Když byla dříve výběrová řízení, kdo se řádně omluvil, protože nemoc opravdu může potkat každého z nás, tak všichni tito řádně omluvení uchazeči museli dostat náhradní termín.

Vy tady navrhujete každých pět let se přesoutěží všichni od ředitele odboru, to znamená ředitel odboru, vrchní ředitel sekce, státní tajemník, personální ředitel... Takhle to tam je všechno vypsané. Proč musíme vynakládat administrativní náklady, peníze státního rozpočtu, za to, abychom museli udělat papírově to výběrové řízení se vším všudy, byť víme, že ten člověk s námi spolupracuje, že opravdu jeho kvality jsou velmi dobré?

A toto si myslím, že by se mělo dostat i do zákona o státní službě. A klidně to může být samozřejmě člověk, který přišel za vlády té nebo za vlády té.

Pozměňovací návrh pod číslem 1023 se týká právě omezení těch politických náměstků do výše sekcí. Já si myslím, že to už samo je vstřícnost sama, protože každý ten rezort může mít jiný počet. Ale moc prosím znovu, zvažte ten neomezený počet politických náměstků. To určitě není dobrý signál směrem k veřejnosti. Už to slovo politických náměstků a tak dále. Myslím si, že každý pan ministr by se buď s náměstky do výše počtu sekcí určitě spokojil, ale upřímně si myslím, že by pomohl i návrh pod číslem 1024, kde jich je pouze pět. A jak říkám, z logiky věci politický náměstek má zastupovat člena vlády v případě jeho nepřítomnosti. Kde ho ten politický náměstek zastupuje?

Když už nebylo mezirezortní připomínkové řízení, tak si aspoň slibme do budoucna, že ta další novela, která se bude chystat, bude v úzké spolupráci koaliceopozice. My nejsme ti, kdo by nerozuměl státní správě, čtyři roky jsme byli v exekutivě, máme spoustu dobrých podnětů.

Jen a pouze ministr. Už neexistuje takzvaný první náměstek, který by mohl zastupovat ministra se vším všudy.

Takže samozřejmě spousta věcí se řeší na vládě, co si budeme povídat. Nešvar takzvaných referátníků na jednotlivých ministerstvech je šílený. Když vidíte těch podpisů, jak každý se samozřejmě oprávněně bojí o tu svoji odpovědnost, a znovu říkám, ve finále je za všechno zodpovědný pouze ministr jako statutární orgán. Já asi v této chvíli skončím. Já bych znovu jenom chtěla apelovat na podporu pozměňovacích návrhů. Děkuju určitě, pokud tedy bude trvat stanovisko koalice, jako bylo na výboru, za alespoň tu praxi, alespoň prodloužení té lhůty na výběrové řízení, fikce doručení, prostě všechny tyto návrhy, které dávala opozice. Ale znovu prosím, opravdu moc prosím, zvažte ty politické náměstky. V dnešní době nevysíláme dobrý signál. Určitě ministrovi jich bude stačit čtyři až osm podle velikosti sekcí, pozměňovací návrh pod číslem 1023, anebo samozřejmě pět politických náměstků, jak už jsem říkala, podle těch agend, pozměňovací návrh pod číslem 1024. Děkuji. Nyní je přihlášená paní poslankyně Lesenská a následuje paní poslankyně Válková Já jsem si nevšimla, že se hlásíte, omlouvám se. Prosím, máte slovo. Děkuji. Já jen musím konstatovat, paní předsedkyně, že jste si nevšimla podruhé, že se hlásím s přednostním právem zpravodaje, já už jsem se hlásila před paní poslankyní Dostálovou.

Nyní k samotné věci. Projednáváme návrh, který podali předsedové koaličních klubů. Já už jsem říkala minule, když jsme projednávali v prvním čtení, že přece jenom programové prohlášení vlády, na které se notabene včera odvolávala jedna zpravodajka ve své zpravodajské zprávě, což jsem tedy považovala za absurdní, ale nevystoupila jsem k tomu, uvádí, že všechno by měly být vládní návrhy. Já chápu, že se na tom shodli, ale přece jenom se domnívám, že tento zákon měl projít standardní legislativní cestou právě proto, že tam jsou některé věci, které by bylo záhodno, aby prošly připomínkovým mezirezortním řízením. Ale o tom jsem již mluvila dlouze a domnívám se, že by bylo dobré, kdybychom si nejenom my, opoziční poslanci, četli programové prohlášení vlády, ale kdybyste si je přečetli i vy. To by nebylo špatné.

Takže já také chci jako paní Dostálová poděkovat za ta jednání.